Jenom velmi krátce. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nevím, kde vážený pan kolega Šidlo prostřednictvím pana předsedajícího k těm číslům přišel. Ale ony nejsou pravdivé.

Já vám děkuji. Jako další vystoupí s interpelací pan poslanec Petr Bendl a bude interpelovat také ministra dopravy Dana Ťoka. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený diskutující pane ministře dopravy... Kdybyste dovolil...

Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní má slovo pan ministr. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já na to chci reagovat velmi jednoduše.

Jsme tomu velmi rádi, protože značky dnes pořizujeme za zlomek ceny, než se dlouhá léta nakupovaly na Ministerstvu dopravy, a myslím si, že to je správně. My jsme samozřejmě zaznamenali, že firma, nebo vlastník firmy, tam je propojení mezi vlastníkem firmy SPM a společností Delta Capital. My jsme se dotázali, zdali to má mít nějaký vliv na dodávku, a dnešní dodavatel uvádí, že nevidí žádný problém. Samozřejmě, my jsme na takovéto záležitosti standardním způsobem připraveni.

Přesto tedy jenom zopakuji, co jste řekl: Řešíme veškeré kroky k tomu, kdyby se tak nestalo. Které to jsou?

Mě zajímá, jestli jste na to připraveni, abyste nemuseli dávat zakázku z ruky. Děkuji. Vážený pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, toto je situace, která se samozřejmě může stát každému. První tři nebo první dva dali velmi podobné ceny.

Ale já ho tady nepředpokládám a nemyslím si, že by mělo nastat, protože tak jak jsem to viděl, výroba funguje, není to otázka, že by byl někdo ve finančních problémech. Oni tu výrobu mají vybudovanou, sám jsem ji viděl a nevidím důvod, proč by nemohla fungovat. Není to nic finančně náročného, pokud ten byznys model pracuje, tak uvidíme. Děkuji. Jako další se svou interpelací vystoupí pan poslanec Karel Rais. Máte slovo. Dobrý den, paní ministryně, dobrý den, kolegové a kolegyně. Paní ministryni bych si dovolil interpelovat ve věci průběhu posledního ročníku státních maturit. Nejsem domluvený se Zlatuškou, obrátilo se na mě několik ředitelů středních škol a byl jsem doslova šokován neprofesionalitou a neschopností pracovníků Cermatu, to je organizace, která pracuje pod vaším vedením. O co šlo konkrétně? 11. dubna tohoto roku vznikly na školách rozsáhlé problémy s digitalizací písemných prací z českého jazyka a literatury. Na mnoha školách to znamenalo prodlevy v řádu hodin, na některých školách docházelo k doskenování prací ještě další den.

Ředitelé škol a školní zkušební komisaři se tak stali rukojmími zcela nepřehledné situace. Pokud vím, tak pod gescí Cermatu loňské maturity stály 300 milionů korun.

Zatím jsme dostali jen neprofesionální služby 4. cenové skupiny. Děkuji. Já vám děkuji. Slovo má paní ministryně Kateřina Valachová. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já začnu možná od konce z hlediska porovnání nákladů organizace státní maturitní zkoušky se Slovenskem.